Tento materiál uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

V oblasti extremismu došlo k transformaci celé scény a růstu populistických politických hnutí a stran.

V České republice tedy klesá naprostá většina druhů tradiční kriminality, dochází však k přesunu kriminality do kyberprostoru. Důvodem je postupné přesouvání aktivit obyvatel do kyberprostoru, což využívá nová generace pachatelů trestné činnosti, kteří páchají trestnou činnost moderními metodami a elektronickými prostředky. Je to největší nárůst v jedné oblasti kriminality v České republice.

Škody způsobené trestnou činností se snížily o 1,8 mld. Policie České republiky řešila také více než 1 milion 300 tisíc přestupků, z toho 80 % těchto přestupků se týkalo porušení pravidel silničního provozu. Pro doplnění uvádím aktuální informaci o vývoji zjištěné kriminality za první pololetí 2016.

Jedná se tedy o nejnižší počet zjištěných trestných činů za posledních deset let. Děkuji za pozornost.

Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl usnesení Sněmovny. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Pověřil předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zároveň uložil zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což tímto činím. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomio Okamura.